Děláme to nepříliš často, ale nelíbí se mi, že nás tady někdo za to kárá a že tady nějakým způsobem říká, že jsme nejpapežštější než papež, když papežštější než papež je on sám.

V těchhletěch záležitostech vůbec nemáte jasno! Investujte do zastupitelských úřadů, ať tam naši diplomaté pracují v důstojných podmínkách a nedělají naše zastupitelské úřady, i ty rezidence ostudu České republice!

Já jsem pochopil vaše výroky a vzhledem k tomu, že vystoupením ministra Zaorálka byla znovu otevřena rozprava, protože já jsem nevyzval k závěrečnému slovu, pochopil jsem vystoupení pana ministra Mládka, že si přeje otevřít rozpravu a navrhnout zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů, nebo ještě na kratší dobu, a to už nenechám dojednat. V tomto ohledu mám tady před sebou nejméně čtyři faktické poznámky, které musíme dořešit.